Jde ovšem o to, že je to jeden z možná účinných prostředků, jakým způsobem zlepšit výběr daní. A to nás přesvědčuje o tom, že pojďme, spusťme ten systém, možná za pochodu odstraňujme jeho nedokonalosti, které se zcela určitě vyskytnou, ten systém je velmi rozsáhlý a je možné, že přijdou nějaké problematické body, problematická místa.

Aby Ministerstvo financí, potažmo instituce ministerstvu podřízené či s ministerstvem spolupracující posuzovaly pro prvopočátek tu záležitost velmi benevolentně. Chci také požádat, aby ale nebyla žádná benevolence tam, kde by se ten systém chtěl jakýmkoli způsobem obcházet.

A to si myslím, že tedy pro ten čas, to úsilí, energii a očekávání, která celý systém stál a vzbuzuje, tak by byl velmi hubený výsledek. Ztratila by se, nebo dále oslabila důvěra v instituce, důvěra ve stát, důvěra v to, že prostředky, které stát vybírá, je schopen vybírat v dostatečné výši a vracet je zpátky do systému, ať už sociálního, ať už zdravotního, ať už školského, ať už pro všechny ty výdaje, pro které si ostatně občané stát drží. To je ta první věc, takže aby nebylo mýlky, protože ta mýlka samozřejmě při interpretaci tiskové konference, které byl náš garant tohoto bodu kolega Číp určitým způsobem přítomen, tak ta dezinterpretace stála trošičku úsilí, aby se napravila. Na rozdíl u toho druhého bodu budeme velmi podrobně chtít vědět spolu s mnoha vámi historii, historii také viny a také to, co bude, jakým způsobem se napraví situace, která možná pochybením ministerstva, možná pochybením kontrolní role, kterou určitě někdo musel uplatnit při projektování, při průběhu té stavby, způsobila, že D8 bude nejen nejdéle budovanou cestou možná v Evropě, určitě v ČR, možná na celém světě. Ale také na jeden kilometr zdaleka nejdražší. Vím, že jsou složité geologické podmínky, ale budují se silnice, železnice či jiné dopravní komunikace v daleko složitějších podmínkách, plné tunelů, plné mostů, ve vysokohorských podmínkách.

Čili my budeme chtít předložení té zprávy, nejen té historické části, ale také té části, která pojmenuje vinu, pojmenuje zodpovědnost, určí konkrétní zodpovědnost a také která ale řekne, co s tou situací dál. Protože ta dálnice, komunikace je i z bezpečnostního hlediska docela problematická. A já bych rád ještě za svého života se dočkal toho, že po této komunikaci budeme moci bezpečně a bez obav jezdit. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu zneužívat přednostního práva k dlouhému projevu. Za prvé bych chtěl za sebe velmi jednoznačně říct, že můj úsměv, který jsem měl, v žádném případě nebyl výsměch panu poslanci Laudátovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já jsem se prostě nemohl ubránit tomu, abych tímto způsobem trošku zareagoval na ta slova, která tady byla řečena. Prostě říkat, že nikoho neinformujeme, říkat, své hodnocení této dálnice zaměřit nebo založit na tom, co říkají obyvatelé, kteří se na tu dálnici dívají z 500 metrů nebo z kilometru, mně přijde od odborníka, kterého ve vás vidím, pane poslanče, trošku úsměvné. Jenom na začátek bych chtěl říct jednu věc. Protože zpráva, kterou jste citoval, a věci, které jste říkal, se staly za minulých vlád. Někdo to tady prosadil, někdo to prosadil v tomto území, někdo, kdo zakázky udělal, a mým úkolem je, abych ty zakázky dokončil a aby se na investici, která byla založena v minulosti, aby se po této dálnici jezdilo a jezdilo se po ní bezpečně. Zároveň bych chtěl velmi výrazně odmítnout, že by Ministerstvo dopravy něco tajilo nebo zveřejňovalo věci až poté, co se dozví, že se o tom ví. My jsme prostě o té informaci v okamžení, kdy byla relevantní, potvrzená a bylo potřeba ji říct veřejnosti, mluvili. Všechny dokumenty, které my předkládáme, jsou k dispozici. Chtěl bych říct, že většina věcí, které tady zazněly, by se dala označit, že hraničí s vytvářením poplašné zprávy, protože způsob, kterým popisujete práci investora, v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, prostě není pravda. Jsou to organizace, které fungují profesionálně. A zlehčovat je tím, že se tam něco provádí, a říkat, že tam padá celý most, je prostě nepravda. Mám nachystán velmi dlouhý projev, mohu ho číst možná hodinu. Ale myslím si, že na tohle přednostní právo před schůzí nepatří. Pokud bude schválen program schůze, tak budu mít možnost s ním celým tady vystoupit. Pokud ne, tak všem nabízím a všichni dostanou k dispozici veškeré informace. Obviňovat dnešní Ministerstvo dopravy, že něco zatajuje, nebo Ředitelství silnic a dálnic, a že ty věci nedává nebo nechce dát k dispozici, prostě není pravda.

Paradoxně ten pohyb není směrem dolů, ale směrem proti svahu.

Takže my tady spolupracujeme se všemi relevantními odborníky, což je Česká geologická služba a je to Ústav mechaniky hornin Akademie věd. Pracují na tom projekční organizace, které projektovaly, v tomto případě to je Pragoprojekt.